My jsme byli na společné večeři vedení Senátu a Poslanecké sněmovny.

Takže co tady mluvíte o kompromisní variantě? Takže to není pravda, co říkáte.

Například těsnou většinou.

Prosím, máte slovo.

Doufám, že budu příště pozvána. Kompromis z hlediska toho, co by mohlo mít naději na úspěch v obou komorách, samozřejmě projednáváme na oficiálních setkáních stálých komisí pro Ústavu obou komor Parlamentu, Senátu i Sněmovny, což samozřejmě všichni členové vědí.

Myslím si, že jsme hodně odpracovali, ten kompromis odpovídá kompromisu. Řekla jsem už na začátku, že žádná z politických stran není stoprocentně spokojená.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Nechápu, proč se tomu tak divíte. Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A my si uvědomujeme, že v rámci volebního období nemůžeme prosadit všechno. Proto jsme v tomto volebním programu slíbili, že podpoříme zavádění prvků přímé demokracie, například celostátní referendum. Ne že o tom tady budeme mluvit další čtyři roky.

Ale my, abychom to schválili, potřebujeme ústavní většinu. Jinak to vždycky skončí jenom povídáním. My jsme do toho šli s tím, že to referendum v tomhle volebním období zajistíme, a to v té podobě, aby to nevedlo k nějaké katastrofě, aby si to lidi vyzkoušeli, protože tady pěstujeme demokracii. Takže pokud chcete referendum, musíte o tom jednat. A my jsme jednali, máme tady návrh více stran, samozřejmě že tam byly různé ústupky, něco prošlo, něco neprošlo. A musíte přesvědčit volené zástupce občanů, což se vám zatím nepodařilo, protože těmito vystoupeními přispíváte akorát k tomu, že se vyčerpá čas na projednání tohoto návrhu a odloží se to na jiný den, takže to bude přijato později. Vy jste nás tady obvinil z toho, že jsme hlasovali, nebo že podporujeme, že jsme zradili náš program, že prosazujeme, aby stačilo 450 tisíc podpisů. No ale jak to vzniklo? To nebyl náš požadavek. Ten původní návrh měl 850 tisíc podpisů.

No že v tomto volebním období referendum nebude. Udělali jsme maximum pro to, aby výsledkem bylo to, že skutečně za ty čtyři roky tady něco odpracujeme. Je to prostě postupný proces. Samozřejmě začali jsme tím, že tam nebudou všechny mezinárodní smlouvy, budou tam nějaké mezinárodní smlouvy, jako třeba byla ACTA a podobně. Ale někde se začít musí. A vy to určitě víte prostřednictvím předsedajícího.

A stejně tak je to tady v Poslanecké sněmovně. My jsme dospěli k výsledku, který se opírá o shodu mnoha politických stran. A toto je návrh, který je podle mě životaschopný, který může získat podporu v Poslanecké sněmovně.

Senát nám to třeba vrátí a budeme jednat o tom, k čemu se v tomto volebním období dopracujeme. A mám poslední otázku prostřednictvím předsedajícího na pana kolegu Okamuru. Chtěl jsem se zeptat, kolik že to vlastně referend proběhlo zatím v SPD? Není to vždycky jednoduché, ale máme ty praktické zkušenosti.

Děkuji. Prosím, pane předsedo.

A pakliže kompromisy, sami víte, že jsou kompromisy a kompromisy. Ale můžete dělat kompromisy nad slušnými věcmi, které jsou v nějakých mantinelech nějakého kompromisu, který je přijatelný. A já jenom říkám politicky, že mi připadají ty vaše kompromisy v uvozovkách už za hranicí toho, co jste slibovali voličům.